Mohla bych pokračovat dál. Jsme dnes ani ne na polovině čerpání, nemáme absolutní jistotu, jestli projekty, které teď financujeme ze státního rozpočtu, budou v budoucnu refundovány z Evropské komise. Takže vážení přátelé, můžeme skončit nikoliv na nule, to znamená ve stavu, že si pro peníze prostě nepřijdeme a nedostaneme je, ale naopak budeme ještě profinancovávat věci, které jsme měli mít financovány z Evropy. Mohla bych pokračovat dál.

Proto bych byla velmi ráda, abychom dnes naprosto jasně dali veřejnosti a Evropské komisi najevo, že budeme tím stabilizujícím prvkem, že zajistíme to elementární, co máme zajistit, a to je kofinancování, a že nebudeme vnášet další nejistotu a zmatek do řad těch, kteří nás velmi přísně posuzují. Nejdříve přečtu omluvu.

Prakticky v den vyhlášení uspořádala vnitřní zabijačku, která si myslím, že neskončila. Za další.

My po vás chceme, abyste rychle sestavili vládu a v té věcné rovině převzali zodpovědnost. A tady nechceme nic jiného.

Vy jste veřejnost přesvědčili, že jste profesionálové, tudíž už byste měli kvalifikovaně do věcí zasahovat.